Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 51. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Tato schůze byla svolána podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 41 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů dne 3. listopadu 2016.

Zatím s náhradní kartou číslo 13 bude dnes hlasovat pan poslanec Birke. A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jiřího Dolejše a poslankyni Kristýnu Zelienkovou. Táži se, zda má někdo jiný návrh... Nevidím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 1. Přihlášeno je 102 poslankyň a poslanců, pro návrh 96, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 51. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Jiřího Dolejše a paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou. Dále dnes s náhradní kartou číslo 54 bude hlasovat paní poslankyně Strnadlová.

Dále zde mám ještě další omluvy.

A to jsou zatím všechny omluvy, které ke mně dorazily. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 51. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak rozšiřovat schválený pořad. S přednostním právem se nyní hlásí pan předseda Petr Fiala.

Vážený pane předsedající, vážený pane premiére a členové vlády, dámy a pánové, já bych ve svém vystoupení rád zdůvodnil to, co očekáváme od svolání této mimořádné schůze, a položil vládě, panu premiérovi několik otázek týkajících se zahraniční politiky, které pokládám z hlediska odpovězení pro českou veřejnost za podstatné. Chci připomenout, že Občanská demokratická strana, ale i další opoziční strany opakovaně svoláváme nebo se snažíme o svolání mimořádných schůzí Poslanecké sněmovny k otázkám zahraniční politiky ČR, a to z důvodu, že vláda nás, Poslaneckou sněmovnu, dostatečným způsobem neinformuje o svých zahraničněpolitických krocích. A bilance české zahraniční politiky není příliš dobrá. My vycházíme z toho, že Poslanecká sněmovna má být informována o zahraniční politice. Má vědět, jaké jsou priority naší zahraniční politiky. Kam vláda směřuje a proč dělá některé kroky, které se na první pohled zdají nepochopitelné. Já vás požádám, kolegyně a kolegové o klid! Prosím, pane předsedo. Poslední vývoje událostí nejenom na domácí, ale i zahraniční politické scéně jasně ukazují, že k tomu, aby stát velikosti České republiky uspěl v obhajobě svých národních zájmů, musí mít jasně stanovenou srozumitelnou zahraniční politiku, která má širokou podporu, a tím i legitimitu. A opakovaně se ukazuje, že vláda pana premiéra Sobotky nemá ani jedno. Já bych dokonce řekl, že chvílemi to vypadá, že vláda pana premiéra Sobotky žádnou zahraniční politiku nemá. Protože zahraniční politika, to není jen to, že reaguji na nějaké výzvy ze zahraničí, to není jenom to, že mám nějaké diplomatické vztahy, které nějakým způsobem uskutečňuji, ale zahraniční politika podle jakékoliv standardní definice je strategie nebo přístup zvolený vládou k dosažení svých cílů ve vztazích s vnějšími subjekty.